A znovu říkám, zatímco Poláci už plošná opatření přijali a čeští občané jezdí tankovat a nakupovat potraviny do Polska už od února, tak jenom když spočítám, kolik vaše vláda vytáhla zbytečně z kapes českých občanů ve srovnání třeba s Polskem, tak je to únor, březen, duben a teď je květen.

Musím říci, že oblastí, které je tady potřeba řešit, je ovšem mnohem více, protože problémy, které se kvůli vládě Petra Fialy nakupují, začínají už ve všech oblastech. Například nekompetentní asociální vláda Petra Fialy prohlubuje také krizi v oblasti bydlení.

Ministerstvo to zdůvodnilo tím, respektive tady Ivan Bartoš, ten je za to odpovědný, předseda Pirátů a vicepremiér vlády Petra Fialy, takže za to můžou všichni v té vládě, to zdůvodnil tím, že ve Státním fondu podpory investic, ze kterého jsou tyto půjčky na bydlení financovány, došly peníze. Vláda Petra Fialy z ODS totiž do tohoto programu uvolnila pouhých 700 milionů korun. To je totiž ta pravda.

Vládní poslanci to však svým hlasováním odmítli. A tady u toho je potřeba se chvilku zastavit. To znamená, opět se potvrzuje, že vládní pětikoalice Petra Fialy upřednostňuje dary do zahraničí před tím, aby naše mladé rodiny dosáhly levněji na dostupné bydlení, nebo aby měly dostupnější bydlení.

Jiná možnost není.

A všechny tři jsou z mého pohledu špatně.

No to je šílené.

Tímto způsobem vláda připravila tisíce našich mladých rodin o možnost pořídit si vlastní bydlení. Dlouhodobý nedostatek bytů a jejich rostoucí cenová nedostupnost je způsobena i tím, že Fialova vládní koalice prosadila odklad o jeden rok účinnosti nového stavebního zákona, který byl prosazen loni i hlasy SPD a který by mimo jiné urychlil stavební řízení a zvýšil nabídku bytů na trhu. Pro vaši koalici evidentně ne.

Politik je tady od toho, aby se uměl domluvit.

A to ani zdaleka nezastupujete většinu občanů České republiky.

Ale to my takhle nenecháme pochopitelně, protože my budeme hájit naše voliče a budeme za ně bojovat.

To občan očekává.

Takže opět je to důkaz totální nekoncepčnosti vlády Petra Fialy, která myslí jenom na sebe.